A ještě jedna věc mě enormně zajímá, jestli si ministerstvo plánuje nechat vypracovat statistiky o dopadech asistované reprodukce na zdraví žen, a to na základě existujících dat zdravotních pojišťoven.

Takže to je poslední velká otázka na ministerstvo, jakým způsobem se postará, aby skutečně to nebyly formální informované souhlasy, ale aby si opravdu ty ženy byly vědomy těch vysokých rizik spojených zejména s tím opakovaným darováním. Na závěr ještě poznámka k těmto dotazům. Nemyslím si, že je tou správnou cestou de facto zlegalizovat současnou praxi. Těším se na odpovědi pana ministra.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, děkuji za ty dotazy.

Takže vše je zveřejněno. A pokud se bavíme o nějakém doplnění třeba, určitě s tím nemám problém.

A proto také jsme řekli, že i v rámci té vaší interpelace budeme chtít, aby všechny ty otázky byly projednány danou komisí, protože skutečně řada těch otázek není politických, jsou to skutečně čistě odborné otázky a i odborná veřejnost k tomu musí mít názor.

Pokud jde o ty jednotlivé otázky a doplnění, tak my souhlasíme s tím, že je namístě zavést určitou míru regulace v této oblasti, že skutečně, a tam já s vámi souhlasím, že není dobře, že v současné době za prvé není nikterak zastropována ta finanční odměna pro ty dárkyně. Na Slovensku je to tisíc eur, maximální částka. To znamená, v této souvislosti si myslíme, že to je nějaká inspirace i v našich podmínkách.

Pokud zkrátka nějaká dárkyně vajíček obchází jedno centrum po druhém po celé republice, tak navzájem nejsou informace o tom, kde již tedy byl tento výkon poskytnut, kde tedy již bylo to darování vajíček, kde proběhlo, v jakém centru. A může se tedy stát, že takováto dárkyně zkrátka obchází jedno centrum po druhém, aniž by bylo zřejmě, že už třeba proběhlo předtím několik takovýchto darování.

To je bohužel fakt, to znamená, tyto statistiky neexistují. A i tato záležitost bude projednána právě na jednání příslušné komise. Možná, že je to o nějaké spíš precizaci, ale která skutečně by měla vzejít až z té debaty v rámci odborné komise.

Děkuji za odpovědi. Protože se téměř nachýlil čas, zkusím velice rychle shrnout tedy ty otázky, co mám na komisi, a sice: To její složení není veřejně přístupné, protože portál je až pod přihlášením. Takto se to aspoň stalo mně.

Potom k té statistice. Tam je to prostě obrovsky, obrovsky důležitá věc. Takže tam zase se domnívám, že by ministerstvo informace mít mělo.

Takže mě zajímá, zda bude komise řešit i to, aby se primárně podporovaly levnější a také zdraví méně škodlivé postupy, například ta kompletní vyšetření na odhalení příčin právě třeba u mužů.